Děkuji za slovo, pane předsedající.

A až se projedná tento konsenzuální tisk, můžeme navázat dále hmotnou nouzí. Takže takto upravuji ten svůj návrh.

Konsenzuálně většina Sněmovny chce ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými a zároveň chceme zvýšit odměny pěstounům.

To je stav, který tady dneska je.

Zahajuji hlasování.

Já vám děkuji.

Návrh nebyl přijat.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Pokud by byl formulován jinak, věřím tomu, že můžeme dojít k takovému řešení, aby se ti pěstouni projednali.

Samozřejmě, můžeme se tady k tomu scházet v létě stále dokola , ale ta situace je poměrně jasná. Děkuji.

Za hnutí SPD musím říct, že my jsme připraveni tady být.